Já se v kostce zaměřím na ty jednotlivé body a budu klást víceméně řečnické otázky. Pan ministr tu není, já věřím tomu, že se odpovědí doberu někdy jindy.

Dobře. Já osobně si neumím představit, že by to šlo nějak jinak než v podstatě změnou trestního zákona.

Tak tam jsem se už něco dočetl, že by to snad za dva roky mohlo začít znovu fungovat.

Proti loňskému roku je pravda, že zaměstnanost vězňů se zvýšila o 3,5 % na nějakých 55 %, ale třeba v roce 2018 to bylo téměř 60 %. Takže nevím, je to poměrně složité, protože ne každý odsouzený je vhodný k tomu, aby byl zařazen do zaměstnávání, a zajímalo by mě, jakým způsobem se to má dít, jakým způsobem to současná vláda, respektive Ministerstvo spravedlnosti, zamýšlí. Podpoříme rozšíření konceptu otevřených věznic.

Měly být dvě původně podle programového prohlášení.

Ale úplně od začátku.

Nicméně podle informací, které mám, se zaměřuje téměř výhradně na oblast trestní politiky, která by se nějakým způsobem měla změnit, upravit, tak aby řekněme nebyli recidivisté trestáni zvýšenými tresty, tak jak je to v dnešní době, a aby se snížily tresty za řekněme méně závažnou, společensky méně závažnou trestnou činnost.

Ale já myslím, že pan ministr, který si vyslechne můj projev určitě, tak tomu bude rozumět.

A tam si myslím, že je ten největší problém. Škoda, že je to v tomto čase a že tu pan ministr není.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jenom v krátkosti zmíním několik bodů týkajících se zdravotnictví a stručně bych je zde okomentoval. Já bych chtěl říct, že civilizovaná země musí mít vládu sebejistou, konsenzuální ve svých názorech, vládu, která umí rozhodovat, vládu, která je schopná pomáhat sociálně slabším skupinám obyvatel, vládu, která umí řídit nejen ekonomiku, ale i sociální a zdravotní systém. Vládu, která likviduje životní standardy občanů.

Na druhou stranu musím říct, že mě dneska pan ministr Válek potěšil. Já si dovolím citovat z jeho vystoupení, to znamená ze stenozáznamu. Považuji to za velmi důležité a říkám radostnou zprávu, kterou vyslal, vyslal jasný signál. Cituji: Jen šílenec zdravotník by řekl, že chce méně peněz. Bezesporu každá koruna ve zdravotnictví je dobrá. Je to poprvé, co jsem slyšel z vládních lavic něco takového, protože vlastně, jak všichni víme, tak těch 14 miliard vláda českému zdravotnictví sebrala.